A teď prosím o zvlášť velkou pozornost: Co říci závěrem?

A proto mě zejména zajímá to, co jsem už říkala úvodem, zda stále probíhá vyšetřování právě i společnosti Deza.